Změna materiálního a personálního standardu v domově pro osoby se zdravotním postižením. Výbor nedoporučuje.

Návrh nebyl přijat. Hlasování číslo dvacet šest nebudeme hlasovat, jelikož byl schválen F8551. Takže budeme pokračovat v hlasování pod číslem dvacet osm.

Výbor nedoporučuje. Stanovisko ministra?

Návrh byl přijat.

Výbor nedoporučuje.

Tak moment, omlouvám se. Děkuji.

Stanovisko výboru nedoporučující.

Kdo je proti?

Stanovisko výboru nedoporučující.

Kdo je proti?

Stanovisko výboru je nedoporučující.

Stanovisko ministra?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.